Ano, poslanec Seďa se zajímá dlouhodobě o zdravotnictví, efektivitu a transparentnost. A mně nejde ani tak o těch 180 tisíc, ale já jsem tady řekl jasně tři dotazy.

Druhá otázka směřovala k tomu, zda Ministerstvo zdravotnictví obdrželo tuto analýzu a zda vy jako ministr financí budete spolupracovat s Ministerstvem financí na těch věcech, o kterých jsem mluvil. A třetí dotaz byla ochrana osobních údajů. To si myslím, že musí zajímat všechny pojištěnce v této zemi. A závěrem jsem řekl, že očekávám a doufám, že to bude platit, že mi řeknete, že na tyto tři dotazy mi písemně odpovíte. Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Koubek. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Nechci samozřejmě tu debatu nikam odbíhat, respektuje čas pana poslance Sedi a jeho písemné odpovědi. Ale k panu ministrovi Babišovi.